K těm jednotlivým správcům.

Ovšem pro nás samozřejmě tento původní postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není jako pro orgán, který je zodpovědný za dohled nad výkonem kolektivní správy, relevantní, a proto jsme kolektivního správce OSA opakovaně vyzvali k plnění své povinnosti požádat úřad o souhlas s návrhem sazebníku. Následně bylo vůči kolektivnímu správci OSA zahájeno řízení o porušování povinností kolektivního správce podle § 102 odst. 2 písm. b) autorského zákona. Pokud se týká nových povinností kolektivních správců stanovených zákonem zejména ve věci transparentnosti a povinností vůči zastupovaným nositelům práv, je ministerstvo se všemi kolektivními správci v kontaktu a můžeme konstatovat, že průběžně je to plněno. Pokud chcete další informace, jsem připraven vám je podat, pokud je budu vědět okamžitě, pokud ne, samozřejmě po konzultaci se svými náměstky. Já také děkuji. Děkuji za odpověď, pane ministře. Mám doplňující otázku.

Odpověď je velmi jednoduchá. Samozřejmě. Pokud o to požádáte, jsme připraveni tuto informaci podat. Já také děkuji.

A nyní přistoupíme k poslední interpelaci na dnešní den, kterou má pan poslanec Rakušan na pana ministra Dana Ťoka ve věci zrušení tendru na mýtný systém. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám, vážený pane předsedající.

Uvědomujeme si, že na jedné straně má mýtný systém přinést až dvojnásobný výnos právě díky rozšíření mýta. V neposlední řadě je snížena i bezpečnost v obci. Představitelé dotčených obcí ležících na přímých objízdných trasách shodně volají po zrušení tohoto zpoplatnění. V opačném případě se budou s velkou pravděpodobností potýkat s obrovským nárůstem kamionové dopravy.

Já také děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Rakušane prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem v poslední době mediálně vyzýván k tomu, abych udělal krajně nezodpovědný krok, a to je krok, že zrušíme tendr na mýto a vypíšeme nový v jiných parametrech.

Jestli si dobře vzpomínáte, tak už když jsem nastoupil do pozice ministra dopravy, tak jedním z mých úkolů bylo, že mám vypsat technologicky neutrální mýtný tendr na nového provozovatele.

My jsme chtěli tu hranici nižší.

A já si myslím, že to je docela dobrá hranice, přestože jsem původně nechtěl, protože si musíme uvědomit, že mýto na těch jedničkách nemá jenom funkci výběru těch peněz, ale má i funkci, že zabraňuje vlastně tranzitní dopravě, protože na dvojkách a trojkách můžete zabránit tranzitní dopravě podle § 24a zákona o pozemních komunikacích tím, že tam dáte prostě značku zákaz tranzitní dopravy.